Není to dobře.

My jsme, i mí kolegové, Klára Dostálová tady dnes není, bývalá ministryně pro místní rozvoj, ona také strávila hodiny právě s těmito zástupci, když jsme to dávali dohromady, ale prosím, říkám to hlavně proto, abyste pochopili, proč my tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit, ale vyzýváme vás, prosím, abyste to urychleně, a nabízíme spolupráci, skutečně upřímně nabízíme spolupráci.

Děkuji, paní předsedkyně. A nyní se přihlásil do rozpravy pan zpravodaj Vít Kaňkovský. Prosím. Ano, domluvili se s panem ministrem, že pan ministr vystoupí nyní v rozpravě. Prosím, pane ministře.

To není realita.

Děkuji, pane ministře, a nyní se ptám pana zpravodaje? Pan zpravodaj má zájem vystoupit. Prosím, máte slovo.

Chci říci, že jsme některé ty věci diskutovali i se zástupci opozice, a opět mohu říci, že si vážím toho, že po tom včerejším výboru, nebo i před tím včerejším výborem, se některé ty věci, které v tom připraveném sněmovním tisku 171 ještě bylo potřeba upravit a zkusme si uvědomit, že se to skutečně chystalo v řádech dnů a hodin, řekl to tady kolega Juchelka, já si vážím toho, že to tak reflektuje.

To znamená, berme ten kontext v tom smyslu, že skutečně predikovat teď konečné částky, kolik nás ty jednotlivé kroky budou stát, je neskutečně obtížné. Děkuji paní předsedkyni Schillerové za věcnou diskusi.

Teď již představím dva z těch pozměňovacích návrhů.

Už o tom tady také hovořila kolegyně Jana Pastuchová.

To znamená, bude potřeba stimulovat k tomu, abychom otevírali nové dětské skupiny, a my těm dětským skupinám musíme dát nejenom status, ale musíme jim také dát způsob financování.

Takže je to samozřejmě vázáno na působnost tohoto zákona, není to opatření trvalé, ale pokud chceme, abychom mohli těm ukrajinský rodinám zajistit péči o předškolní děti, tak je potřeba ty dětské skupiny podporovat.

O tom už tady také v obecné rozpravě byla diskuse, ve svém úvodním slově to zmiňoval i pan ministr.

Jsem rád, že tady zmínil i pan ministr, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí bude kontrolováno, jakým způsobem bude naplňována právě i ta myšlenka a potřeba zajistit tu rovnost, to znamená, že nebude ohrožena péče o české občany, a zároveň k maximální potřebě těch ukrajinských příchozích jim ty potřebné sociální služby zajistíme. Třetí pozměňovací návrh potom představí pan ministr a kolega poslanec Jurečka, ten se týká tolik diskutovaného příspěvku na solidární domácnost. Já jsem rád za tu diskusi, která tady proběhla, protože ono nám to vrtá hlavou všem. Chtěl bych, tak jak už tady zaznělo od kolegů, velmi ocenit všechny rodiny a všechny jednotlivce, kteří i na úkor vlastního pohodlí jsou ochotni přijmout ukrajinskou rodinu, nebo i neúplné rodiny, protože často to jsou neúplné rodiny, do svých prostor. Není to jednoduché. Také chci velmi poděkovat všem, kteří jim v tom pomáhají, všem neziskovým organizacím, krajům, obcím. Ale je potřeba skutečně se zamyslet nad tím, že možná minulý týden si mnozí mysleli, že to bude na týden, že to bude možná na 14 dní. Dneska bohužel všichni vidíme, že ta situace zřejmě bude mít mnohem delší trvání.